Pan předseda Fiala, po něm pan předseda Kováčik a potom ještě pan předseda Stanjura.

Pokud jste skutečně zvolili metodu, že jednáte bilaterálně, tak tato metoda nevedla k úspěchu, resp. vy jste ji nedovedli ke konci, protože s námi, s Občanskou demokratickou stranou, jste skutečně vedli takové jednání, nicméně jsme se nedomluvili na definitivní podobě uspořádání Poslanecké sněmovny. Vy jste nás minulý týden k žádnému jednání nepozvali, my jsme nevěděli, jakou máte představu o uspořádání Poslanecké sněmovny, a takové jednání my nepovažujeme ani za úspěšné, ani za rozumně vedené. I na základě toho vznikl Demokratický blok, nazývejte si ho, jak chcete, ale je to sdružení poslaneckých klubů za účelem voleb na ustavující a dalších schůzích, nic více, nic méně, a s tímto Demokratickým blokem jsme vám opět nabídli jednání, a podle mě to bylo jednání, na kterém jsme se mohli domluvit na uspořádání Poslanecké sněmovny. Vy jste mně, tedy pan předseda Babiš, napsali, že na takové jednání nepřijdete, mně nezbývá než to respektovat.

Nemám jinou možnost než to respektovat, chápu, že jste se takhle domluvili, je to do jisté míry v pořádku, byť se mi to nemusí líbit, ale nehrajme si tady na to, že jste chtěli jednat se všemi, že jsme se mohli domlouvat, že my nejednáme, že respektujete výsledky voleb, že Poslanecká sněmovna bude uspořádána podle nějakých poměrných principů. No nebude. Rozhodli jste se, že se domluvíte s komunisty a SPD, máte většinu, můžete to tady všechno převálcovat.

A to tedy já jsem chtěl vystupovat.

Makat, že? Neblábolit, že, pane předsedo Babiši.

Děkuji. To zcela jistě budeme moci, ale až po vyčerpání přihlášek.

Já osobně si to velice přeji, abych v ústavněprávním výboru mohla projednávat návrhy, které nám budou předloženy a o kterých každý, kdo se do Sněmovny dostal, tvrdí, že jsou právě v jeho programovém prohlášení obsaženy.

Stále faktické poznámky.

Pan předseda Kalousek není předsedou Demokratického bloku, to není pravda.

Protože bylo deklarováno, že by ho měla mít. Nebo budou mít dva? Není mi to úplně jasné. Vy jste víceméně přečetl, že by měla mít jeden, tak v tom případě asi bude rozpočtový volný. Co se týká nových tradic, myslím si, že hnutí ANO zavedlo mnoho nových tradic. Právě třeba jedna z nich je, že je zasedání Sněmovny a není jasno, jaký bude vůbec počet výborů.

Co se týká pohlaví, tak podle některých teorií je pohlaví pouze sociální konstrukt a já se teď zrovna můžu také cítit ženou, takže ono to je někdy složité. A myslím si, že na půdě Poslanecké sněmovny nepolitizovat, tak já nevím, proč tady jste, než dělat politiku. To, co je něco jiného, je politikaření. A já si myslím, že to je přesně to, co předvádí hnutí ANO. Místo abychom měli skutečně už dávno vyřešeny tyto věci, aby se jednalo, aby hnutí ANO, tak jak slíbilo, sezvalo všechny poslanecké kluby a tam jsme se dohodli, tak k tomu dodnes nedošlo.

Děkuji.